Kdo je pro přijetí předloženého pozměňovacího návrhu?

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Děkuji, paní předsedající.

Návrh byl přijat. Děkuji vám, paní předsedající. Toť vše, co se týká pozměňujících návrhů. A já tak učiním.